Prosím předsedy všech poslaneckých klubů do sálu a sem ke mně nahoru.

Oznamuji, že po poradě s předsedy klubů dnešní den bude probíhat nyní do 13 hodin, pak bude hodinu pauza na oběd a pak bychom pokračovali v pořadu třetí schůze Poslanecké sněmovny. Máte před sebou návrh programu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve středu odpoledne rozhodl organizační výbor, že svolá ještě na dnešní den mimořádnou schůzi, aby mohlo být projednáváno první čtení státního rozpočtu, aby mohlo být projednáváno v onom bezprecedentním tempu, které neumožňuje řádnou parlamentní debatu, čtrnácti dnů. Já nechci opakovat vášnivou diskusi, kterou jsme tady vedli při projednávání harmonogramu státního rozpočtu, jenom chci znovu opakovat, že i způsob, kterým je svolávána schůze k prvnímu čtení státního rozpočtu, i ten harmonogram, který jsme již schválili, prostě neumožňuje řádnou parlamentní debatu a že podle našeho názoru už je za hranicí ústavnosti, jakkoliv s tím pan předseda Votava polemizoval, jakkoliv má posudek legislativního odboru. Mohu samozřejmě disponovat celou řadou jiných posudků jiných autoritativních institucí. Jsem přesvědčen, že by se snadno dalo prokázat před Ústavním soudem, že řádný prostor k parlamentní debatě o takto důležité normě nebyl dán a že se jednalo o proces pouze formální, nikoliv o proces s věcnou náplní.

Udělala z něj jakousi třetí komoru Parlamentu. TOP 09 nechce opakovat tyto nešvary bývalé opozice. Jsme přesvědčeni, že každá ústavní instituce má dělat to, co jí přísluší, a nebudeme ohlašuji to i do budoucnosti se snažit z Ústavního soudu dělat třetí komoru Parlamentu, protože to pokládáme za dlouhodobě škodlivé a za jednu z největších chyb, kterou ze své opozice naši kolegové dělali. Přestože jste schválili harmonogram projednávání státního rozpočtu, schválili jste ho na kritické cestě zákonných lhůt. To znamená, pokud jakákoliv lhůta nebude dodržena v příslušném datu, tak spadne celý harmonogram. Ujišťuji vás, že je v našich silách a schopnostech, poté co jsme po poctivé diskusi byli přehlasováni, že je v našich silách učinit, aby to bylo podle nás. Je v našich silách a schopnostech zařídit, aby se do půlnoci dnešního dne nehlasovalo.

Možná bychom pana poslance Birkeho přesvědčili o tom, že máme dostatek odborníků na takovou diskusi, možná že by se pan poslanec i něco dozvěděl.

A ty vztahy vzájemného respektu, vzájemné úcty a možnosti tady nejenom spolupracovat, ale také dýchat, budou přesně takové, jaké si uděláme my sami. Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. On mi umožnil, abych se vrátil do toho bodu, který je potřeba učinit, protože po zahájení schůze samozřejmě musíme schválit program, a vzhledem k jeho vyjádření mám přece jen o něco jednodušší situaci.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů třetí schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Martu Semelovou a Kristýnu Zelienkovou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Zahájím hlasování pořadové číslo 1 na této schůzi a ptám se, kdo je pro.

Děkuji. Návrh byl přijat.